Já vás tedy odhlašuji a požádám vás o opětovné přihlášení. A avizuji, že dnes s náhradní kartou číslo 27 bude hlasovat paní poslankyně Voborská.

Navrátil celý jednací den z rodinných důvodů, Monika Oborná celý jednací den z rodinných důvodů, Hayato Okamura celý jednací den z rodinných důvodů, Eliška Olšáková celý jednací den z pracovních důvodů, Zuzana Ožanová celý jednací den z rodinných důvodů, Jana Pastuchová celý jednací den z rodinných důvodů, Jaroslava Pokorná Jermanová celý jednací den z rodinných důvodů, Petra Quittová celý jednací den z rodinných důvodů, Jiří Strýček celý jednací den ze zdravotních důvodů, Bohuslav Svoboda celý jednací den z rodinných důvodů, Pavel Svoboda od 15 hodin z pracovních důvodů, David Štolpa celý jednací den ze zdravotních důvodů, Karel Tureček celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, Helena Válková celý jednací den ze zdravotních důvodů, Viktor Vojtko celý jednací den z rodinných důvodů, Jan Volný celý jednací den z pracovních důvodů, Marek Výborný celý jednací den z rodinných důvodů, Milan Wenzl celý jednací den ze zdravotních důvodů, Renáta Zajíčková celý jednací den z rodinných důvodů, Pavel Žáček celý jednací den z rodinných důvodů.

Já vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádám, abyste se ztišili, protože budeme zahajovat jednání Poslanecké sněmovny. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze. A já se táži, zda se někdo hlásí s návrhem na úpravu programu? Hlásí se někdo s návrhem na úpravu programu? Pan předseda Marek Benda. Prosím.

Toto bych navrhoval jako bod dva dnešní schůze. Za veřejné zdravotní pojištění.

Poprosím vás o ztišení, já neslyším návrhy, které se zde čtou, já je potřebuji řádně zaznamenat, abych pak věděl, o čem dávám hlasovat. Prosím, pane kolego, pokračujte. Tak ještě jednou. Jako bod 5 dnešní schůze sněmovní tisk 206 vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě, jedná se o druhé čtení.

Děkuji za pozornost. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nyní se hlásí pan předseda Okamura.